My máme v Ostravě připraveno 90 bytů podle slov našich představitelů. Ty se potřebují dovybavit. V tuto chvíli mě jenom zajímá, jakým způsobem to bude finančně kompenzováno, nebo jestli se chystá nějaký systém, nebo je třeba ještě moc brzy. Já sám nevím, ale do budoucna tady podle slov vlády máme čelit až půl milionu válečných uprchlíků, které musíme někde ubytovat, a musíme se nějakým způsobem s tím popasovat i z hlediska školství, zdravotnictví, nejen samozřejmě sociálu.

Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Milé kolegyně, milí kolegové, faktická poznámka strašně stručná. Dovolím si doporučit využít, pokud se tak již nestalo, právě proto, aby se zajistil celý komplex těch otázek v oblasti sociální, velmi dobře fungující Vládní výbor pro ochranu práv dětí, který máte k dispozici, který pracoval při řešení pandemické situace opravdu skvěle.

Druhá věc.

Také děkuji. Než vám udělím slovo, načtu další omluvy. Andrej Babiš se po zbytek jednacího dne omlouvá z pracovních důvodů.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Já tomu rozumím.